Hovoří se tady o kvalitě legislativní práce. Ano, senátní návrh postrádá některé věci, které by obsahovat měl. A když tady zazněla otázka, jak funguje vládní legislativa vůči kolegům senátorům, ale i vůči nám poslancům kolik z vás, kolegové, připravovalo pozměňovací návrh a jak dalece jste se setkali s ochotou úředníků ministerstev, aby vám s návrhem pomohli, aby byl legislativně v pořádku, aby odpovídal nějakému kontextu, a snažili se vás vést, i když věděli, že ten návrh je, řekněme, pro ně neprůchodný, nechtěný, nebo že budou dělat vše pro to, aby neprošel? Já se s tím bohužel setkávám a předpokládám, že i vy. S tím nezájmem pomoci, aby i návrh, který je nechtěný, byl legislativně v pořádku. Možná je to osud i tady tohoto senátního návrhu.

Týká se to slov definice, definice toho systému. Všichni tady debatíme a automaticky bereme důchody jako ty starobní důchody.

Hovoří se tady o spravedlnosti. Bohužel každý systém je v určitém směru nespravedlivý a jde pouze o to, aby ta skupina, která by se mohla cítit nespravedlivě, byla co nejmenší. Nejsme schopni vymyslet systém, který by byl spravedlivý ke všem.

Proto si myslím, že i ta odpověď, proč ministerstvo zvolilo 85 a ne 80, nebo naopak třeba 90 let čím byla ovlivněna. Předpokládám, že financemi a finančním přepočtem možností státní kasy. Ale je třeba to teda říci. Že to není, že to je spravedlivý systém, on je daný pouze dle možností. A z tohoto pohledu argument, že původní návrh předkládaný jako vládní návrh je spravedlivější než ten návrh, který předkládají senátoři, nepovažuji za správný argument. Protože oba dva návrhy jsou, alespoň v té míře snah, řekněme, spravedlivější než stávající systém. Zaslechl jsem tady argumenty, proč to nejde, většinou technického rázu, tak jak bych se to já jako úředník snažil také zdůvodnit, proč něco nemohu udělat, proč mi to činí problémy. Přiznám se, že v relevantní diskuzi bych očekával argumenty, jak to udělat a jak náročné by bylo to udělat.

Jste, milí poslanci, schopni a ochotni s tímto rizikem do toho jít? Znamenalo by to třeba zpětné vyplácení této dávky ne od ledna, jak je navrhováno, ale prostě by se to muselo posunout. Bude třeba jiná úprava vyhlášky, v legislativě toto posunout, abychom to zvládli. Toto tady vůbec nezaznělo. Říká se, že to prostě nejde, jelikož stávající systém nemá kolonku, ve které by to bylo evidováno. Ale argument tady zazněl. Budou to muset dělat chudáci ručně! Každý si to představte! Tam někde hromady papírů a budou to muset ručně vypisovat. Tento argument nepovažuji za absolutně relevantní!

Pro ty starodůchodce, kterým pomáhá. A když se tady hovořilo o tom, že budou znevýhodněni ti, kteří déle pracují, nebo déle pracovali a nešli do toho důchodu, tak chci upozornit, že tento stav je hlavně stavem posledních pěti, možná deseti let, kdy lidé, kteří by měli jít do starobního důchodu, pokračují ve své práci, protože je to pro ně výhodnější. Říkal lidem: jděte do předčasných důchodu, umožňoval nastoupit do předčasných důchodů. Mnozí byli velice rádi, že mohou jít do důchodu. Čili používejme relevantní argumenty vysvětlení toho, proč se nám nějaký návrh nelíbí. Ale jak jsem již uvedl při projednávání toho původního vládního návrhu, prostě limit 85 let považuji za limit stanovený od zeleného stolu.

Děkuji vám za pozornost. Pane poslanče, máte slovo.